Řešení přitom není až tak nereálné, jen je třeba problém s důchody řešit ve vícero rovinách. Nepomůžou jednoduché účetní triky, které předvádí zoufalá Fialova vláda, tedy na straně příjmů zvýšit daně, odvody a na té druhé nevalorizovat důchody, udržovat úmyslně inflaci, drahé energie, vysoké výdaje státu jak na cizince, tak na vlastní správu. Stát se musí naučit nacházet příjmy i jinde než ve výběru daní, ať už je nazýváme jakkoliv. Příklady tady zmiňuji pravidelně.

Uniká mi jeden jediný důvod, proč v takových či podobných firmách nemá ani haléř Česká republika. Proč většina výdělku plyne z České republiky do zahraničí, a ne českým občanům? Pak se nedivme, že v Německu mají vyšší důchody. Není to tím, že by tam měli větší produktivitu, to přece už dávno není pravda, ale je to proto, že firmy přelévají uměle peníze do svých mateřských zemí, takže Češi pracují na německé důchodce. Myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet. Vláda by v prvé řadě měla pracovat pro své občany a pro své důchodce a případně aby stát měl nějaké peníze z investic i třeba v cizině. Česká vláda by měla mít alespoň odvahu Němce o zaplacení dluhu požádat, jako to bez ostychu udělali Řekové nebo Poláci.

Stát musí začít investovat do projektů, které mají ziskový potenciál, tak jako to dělají chytré státy na celé planetě. Daňovou zátěž nejde zvyšovat donekonečna a současně ani sociální pomoc nelze donekonečna snižovat. Tudy prostě cesta nevede. K tomu je mimo jiné třeba nastavit i systém. Šéf Nejvyššího kontrolního úřadu pan Kala nedávno řekl to, co cítíme všichni: Česká republika přešla z tržní ekonomiky do plné ekonomiky dotační.

U příjemců začíná převládat snaha dotace vyčerpat bez ohledu na přínos pro ekonomiku. To jsou závěry Nejvyššího kontrolního úřadu.

Je to dotační mantra.

Je to přesně tak, jak jsem na to upozorňoval.

A jak to souvisí s důchody? Zcela napřímo, ekonomika má peníze na důchody vydělat, nikoliv je vyčerpávat.

Dotační pravidla přímo nutí, abyste podnikání upravovali a omezovali podle daných pravidel zcela účelově a ke škodě svojí i celé ekonomiky. Příjem státu je jedna věc, ta další je změna v samotných důchodech. Stát důchodem zajišťuje své staré nebo bezmocné občany, kteří splnili státem nastavená pravidla. Tento důchod by měl být minimálně ve výši hranice chudoby dané pro Českou republiku, aby pod touto hranicí staří lidé neživořili.

To, co je třeba říct v neposlední řadě, že současně s výše uvedeným by stát měl začít zlevňovat život nejen sám sobě, ale také občanům.

Máme předraženou vodu, máme předražené bankovní služby, máme předražené i potraviny a další zboží, které, světe, div se, na Západě mají levnější, přestože vydělávají více. A opět to je jednoduchá matematika: snižte ceny jídla, energií, telekomunikací a podobně a nebude třeba o tolik zvyšovat platy ani důchody. Vy pomáháte spekulantům škubat občany a firmy, jak se dá, a pak křičíte, že důchodci toho moc projedí.